Tím, že od listopadu 2016 platí tuto daň výhradně kupující, tato daň ztratila veškeré zbytky nějaké logiky. Protože co je to dneska jiného, tato daň, než trest a pokuta za to, že si člověk chce na území našeho státu koupit nemovitost, a to z již jednou zdaněných peněz? Jediným zdůvodněním vlády a vládních poslanců pro tuto daň je příjem do státního rozpočtu, který je ale necelé 1 % z celkových příjmů, a to je sakra malý důvod. Já vnímám názor ministryně financí, která je strážkyní státní kasy, ale rozhodně s ním nemůžu souhlasit, protože si myslím, že ponížit fiskální politiku, ekonomii a roli Ministerstva financí pouze na účetní hledisko příjmů státního rozpočtu a rezignovat na ohledy, na dopady do životní úrovně obyvatelstva, není správný přístup k řízení státních financí a fiskální politiky, nota bene když se peníze z ekonomiky nijak neztratí. Ony nezmizí, naši občané je jen využijí jiným způsobem, což se pozitivně odrazí na jiných příjmech státního rozpočtu.

Tato daň totiž nemá žádný, žádný regulační ani ekonomický charakter. Všichni víme, že za poslední roky došlo k výraznému nárůstu cen nemovitostí nejen v hlavním městě, ale i v regionech. Ceny rostou tak, že byty ve velkých městech přestávají být dostupné i pro střední třídu. Pro vaši představu, průměrný Čech na průměrný starší byt 3+1 vydělává osm let a devět měsíců, a to by si nesměl koupit ani housku, Pražan dokonce čtrnáct let a jedenáct měsíců.

Pro mladou rodinu to znamená několikaměsíční příjem a ten dokáže využít daleko účelněji, například na rekonstrukci bytu, na nákup kuchyňské linky a podobně. My dneska nepotřebujeme další regulaci poptávky ve formě této daně. Ale jakoukoliv regulací poptávky se nesníží potřeba lidí bydlet, pouze se přesune tato potřeba z vlastnického do nájemního bydlení, což si dnes můžeme ověřit na nárůstu cen nájemního bydlení.

Proto bychom měli podporovat vlastní snahu občanů o vlastní odpovědnost, kterou vlastnické bydlení přináší, a ne házet těmto lidem klacky pod nohy a zároveň je trestat za to, že si chtějí pořídit vlastnické bydlení, navíc opravdu s chabým zdůvodněním, že by stát přišel o necelé procento příjmu státního rozpočtu. Takže doufám, dámy a pánové, že přehodnotíte své stanovisko a pomůžete střední třídě a všem mladým lidem, aby se zrušila tato daň a zlevnilo se jim pořízení vlastního bydlení o 4 %. Je to to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, a je to řešení rychlé a okamžité. Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

Faktická poznámka má přednost. Prosím, pane poslanče. Jenom krátkou poznámku.

Těch 13 mld. jde do státního rozpočtu. V řadě zemí Evropské unie je to tak, že se stát spolupodílí, respektive určitý podíl dostává například obec. Daň z nemovitosti jde celá za obcí.

Já děkuji a prosím paní ministryni. Děkuji.

Padla tady celá řada kritiky.

Víte, kdo byl u moci.

Byla tady další kritika, která se týká vůbec toho, že máme problémy s trhem bydlení.

A ze zahraničí máme signály, že toto není dobrá cesta.